A ten poslední pozměňovací návrh, ten čtvrtý, se dotýká toho, aby při tom, když je nařizována pracovní povinnost studentům, byl nutný předem souhlas ministra školství. Víte, že pracovní povinnost studentů byla poměrně kontroverzní.

To je vše.

Mluví o té věci, kterou pan poslanec Feri načetl, to znamená ohledně těch studentů.

Děkuji zpravodaji. Máte slovo, pane ministře.

Ještě někdo do rozpravy ve třetím čtení? Pokud nikoho nevidím, i rozpravu ve třetím čtení uzavírám. Pane ministře, pane zpravodaji? Není tomu tak.

Děkuji, pane předsedající. Legislativně technické nebyly žádné načteny a uplatněny, takže není o čem hlasovat. Je to pozměňovací návrh obsažený v usnesení výboru pro bezpečnost. Znovu připomenu, že se jedná o zrušení bodu 3 v části první článku 1.

Potom by bylo druhé hlasování, které by bylo alternativní.

Já vám to přečtu: Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny strpět omezení podle krizového opatření vydaného na základě § 5 písm. e).

Pan poslanec Dominik Feri navrhuje alternativně podle těch sněmovních dokumentů, které jsem zmínil číslicově, tuto výši pokut, která je v současném návrhu a už v podstatě v tom zákoně ve výši 3 milionů korun, jak zmínil pan ministr vnitra, upravit na částku 500 tisíc, 1 milion, anebo 2 miliony korun.

A tyto dva návrhy můžeme hlasovat jedním hlasováním, protože se nevylučují. Má někdo alternativu k proceduře hlasování? Není tomu tak.

Kdo je proti? Děkuji vám. Tato procedura byla schválena. Pane zpravodaji, vaše stanovisko? Stanovisko výboru je doporučující. Pan ministr?

Kdo je proti?

Druhý návrh?

První hlasování je, že by tato výše pokuty nebyla 3 miliony korun, ale 500 tisíc. Pan ministr stanovisko?

Kdo je proti? Děkuji vám. Druhý návrh?

Já bych poprosil zastupujícího předsedu klubu hnutí ANO, aby srovnal počet hlasujících. Teď nezpochybňujete hlasování? Zpochybňujete hlasování, dobře.

Pan kolega Feranec se hlásí. Děkuji, pane předsedající.